Máte slovo, pane poslanče. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já navážu na pana Michálka.

Pan předseda Michálek bude reagovat faktickou poznámkou. Tak to vám vysvětlím velmi rád a myslím si, že byste to skoro i měl vědět, když tady rozhodujete o složení Rady České televize, která podle zákona je veřejnoprávním médiem a má být nezávislá, její členové mají být nezávislí a mají výslovně zákonem stanoveno, že nemají působit ve prospěch politických stran. Pokud jde o obsazování rad, dozorčích rad, tak jde o součást naplňování dané politiky. Například máte dopravní podnik a dopravní podnik se musí rozhodnout, jestli chce stavět nové tratě, nové metro a podobně, a logicky musí reprezentovat program té politické strany, protože pokud my ve volebním programu slíbíme, že postavíme metro D, což jsme udělali, tak ti lidé tam jsou a sedí tam proto, aby to metro D postavili. Nedávalo by opravdu žádný smysl, aby tam byl člověk, který metro D stavět nechce. A jestli nevidíte ten rozdíl mezi akciovými společnostmi, které jsou zřízeny samosprávami k tomu, aby realizovaly ty úkoly, které mají realizovat podle volebního programu, a veřejnoprávními médii, kde nemají být zastoupeny politické strany, kde je to v zákoně, je tam tento výrazný rozdíl, tak se obávám, že žádné další moje vysvětlení nepřispěje k tomu, abych vám to osvětlil. Následují faktické poznámky pana poslance Hájka, pana předsedy Bartoška. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, já se omlouvám.

To znamená prostě, nezlobte se na mě, to skutečně postrádá logiku, a pokud tohle budete prosazovat, tak si myslím, že skončíte špatně. Pan předseda Bartošek s faktickou poznámkou. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vaším prostřednictvím bych se chtěl zeptat předsedy poslaneckého klubu hnutí ANO. pana poslance Faltýnka.

Faktická poznámka pana předsedy Michálka, potom pana předsedy Faltýnka. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já myslím, že je celkem evidentní, že tohleto je derail neboli odvádění pozornosti od toho, co teď projednáváme. Tamhle vpravo i vlevo jsou cedule, které jasně říkají, že projednáváme volbu členů Rady České televize. Myslím si, že to asi není určeno k tomu, abychom si tady vyčítali, jaké všechny věci za posledních dvacet, třicet, v některém případě i osmdesát let.

Jak to bylo ve vaší firmě, nevím, myslím si, že ji dokonce nevlastnil ani stát, ani , že ji vlastnil někdo úplně jiný. Když tak nám to tady řekněte, kdo to vlastnil a kdo tam vybíral lidi do vedení té firmy. Ale myslím si, že personální politika tohoto člověka by neměla být inspirací pro Českou republiku ani pro naše samosprávy. Prosím, máte slovo.

Děkuji vám za pochopení. Děkuji. Nyní následuje přednostní právo pana ministra Zaorálka, připraví se s přednostním právem pan poslanec Výborný. Prosím, máte slovo, pane ministře. Děkuji. Dobré odpoledne, dámy a pánové.

Nicméně teď jsem pochopil, že je dobré něco říct, protože ta debata se týká tématu, které je i veřejně docela významné, a myslím si, že si mohu dovolit se k tomu vyjádřit, byť tedy jako zástupce exekutivy.

Ale v případě volby členů Rady České televize pokládám za nutné tady říci jako zásadní toto. Existuje programové prohlášení vlády a v tom programovém prohlášení vlády je abych vás nezdržoval, řeknu jedinou větu že budeme důsledně podporovat nezávislost veřejnoprávních médií. To je vlastně to, co jsme řekli před lidmi, veřejně, a byl bych rád myslím, že tohle nesmí nikdo z nás zpochybnit. Tohle jsme podepsali, stvrdili a tohle říkáme lidem. Mezi tím, co říkáme teď tady, argumentujeme, a tím, co jsme především jako koaliční poslanci řekli veřejně, nesmí být rozpor. A musíme to takto posuzovat, jinak nejsme věrohodní. Takže i když říkám, i když připouštím, že naše rozhodování řídí i zvažování toho, kdo ten dotyčný je, co o něm víme, tohle musí být zásadní. A jakou radu potřebujeme v České televizi?

Proč to potřebujeme? Proč potřebujeme veřejnoprávní televizi? Stává se základním pramenem informací pro to, jak se chovají instituce a lidé. Teď, v těchto chvílích, přece vidíte, jakou roli sehrává veřejnoprávní televize.